Většina lidí se začíná takto na důchod připravovat velmi pozdě, a 26 % střadatelů v penzijních fondech je dokonce už v důchodovém věku, protože v důchodovém věku si uvědomí, že by se mohli dostat do poměrně velkých finančních problémů. A těm chce ještě teď Fialova vláda, pětikoaliční vláda, zcela diskriminačně sebrat státní podporu, přestože jde o slušné a zodpovědné občany, kteří si, dokud mohou, spoří na pozdější fázi svého stáří, kdy třeba už na tom budou zdravotně hůře, nebudou si moci přivydělávat a jejich zdravotní stav bude vyžadovat vyšší náklady, nehledě na případné náklady na asistenční služby a podobně, anebo kteří spoří svým dětem či vnukům. Mimochodem, Asociace penzijních fondů v souvislosti s avizovaným odebráním státní podpory důchodcům spořícím si dobrovolně ve třetím pilíři varuje před odchodem stovek tisíc přispěvatelů z tohoto systému v důsledku tohoto vládního kroku. Co se stane? No, prostě fakt na ty důchody nebude, anebo na to bude polovina peněz, což povede i k nežádoucímu dosti závažnému poškození stability našeho dluhopisového trhu, a to včetně negativního dopadu na splácení státního dluhu. Sebrat teď těmto lidem státní podporu je nesmyslné a nespravedlivé. Na odpověď není nutné být nositelem Nobelovy ceny za ekonomii, stačí, když použijete selský rozum. Prostě na to nemají. Vychovávat dnes děti a přežít i z průměrného platu, nebo dokonce i z platu lehce nad celostátním průměrem, je totiž kvůli vládou neřešenému a částečně i vládou vyprovokovanému růstu cen nejzákladnějších životních nákladů úctyhodný ekonomický výkon. Na oficiálních datech vidíme i to, že statisíce lidí už musí sahat do úspor, pokud tedy ještě nějaké mají, aby své povinné měsíční výdaje zvládli. A co v této chvíli udělá vláda? Zvýší měsíční úložku dobrovolného penzijního spoření, od které se poskytuje státní podpora, z 300 na 500 korun.

Spoření u nich má totiž nejvyšší náklady v podobě omezení životní úrovně a nemají žádné alternativní strategie zajištění se na důchod. Nehledě na to, že já osobně jsem přesvědčen o tom, že člověku, který desítky let poctivě pracoval a ještě k tomu vychoval děti, musí k důstojnému životu ve stáří stačit státní důchod. Zrekonstruujme tedy třetí dobrovolný důchodový pilíř tak, aby byl motivační a funkční, pracujme rychle na posílení systému dobrovolného důchodového spoření, ušetří nám to násobně vyšší položky, které budeme jinak za desítky let nuceni vyplácet budoucím seniorům na nejrůznějších sociálních dávkách. Ale hlavně, tento třetí důchodový pilíř musí být podle mého názoru garantován státem, aby se nestalo, že ho pak nějaká cizí banka nebo nějaký podnikavec prostě sebere a zmizí s ním neznámo kam musí být garantován. Celkově se zaměřme hlavně na prorodinnou politiku, na boj s inflací a za vyšší mzdy, to jsou tři nejdůležitější věci my v SPD máme v tomto ohledu desítky konkrétních návrhů a také je předneseme a naopak nezhoršujme ty parametry důchodového systému, které mají svůj smysl. Co se týče projednávané problematiky předčasných důchodů a vládních návrhů na jejich změny, vláda za prvé zvolila špatnou chronologii kroků. Prioritně je potřeba konečně legislativně vyřešit možnost dřívějšího odchodu do důchodu bez jakéhokoliv jeho dalšího krácení u zaměstnanců v náročných profesích. My v SPD jsme vždy navrhovali a trváme na tom, aby byl seznam těchto profesí co možná nejúplnější a aby byl vypracován na základě konzultací s experty na pracovní lékařství a s lékaři a hygieniky specializovanými na nemoci z povolání a na hygienu pracovního prostředí, tedy s odborníky, kteří k tomu mají co říct. Ve všech jednáních o důchodové reformě jsme požadovali, aby byl návrh upravující dřívější odchod do starobního důchodu u zaměstnanců v náročných profesích schválen ještě před zpřísněním podmínek pro odchod do předčasného starobního důchodu u ostatních plátců důchodového pojištění. Opačný vládní postup totiž nedává logiku ani smysl a brzo může vyvolat velké problémy, a pravděpodobně vyvolá, protože mnoho příslušníků náročných profesí už je po celoživotní tvrdé práci tak vyčerpáno a má takové zdravotní problémy, že už prostě nemohu čekat na důchod do 65 let anebo na to, až se vláda uráčí předložit příslušný legislativní návrh a odejdou hned do předčasného starobního důchodu, i když to pro ně bude finančně nevýhodné. Prostě už to fyzicky nezvládnou. A následně, třeba po roce, bude schválen návrh na nekrácený dřívější odchod do důchodu pro příslušníky náročných profesí. A co se bude dít dál? Zůstanou tito lidé v nevýhodném předčasném důchodu? Nebo se budou soudit, podávat stížnosti ombudsmanovi a podobně? Myslím, že ne.

Já se omezím na několik faktografických poznámek. Za prvé, představme si člověka, který tvrdě pracoval od svých osmnácti let ve fyzicky těžké profesi a už je na tom zdravotně velice špatně, a tak dle novelizovaného zákona o důchodovém pojištění při první možné příležitosti podá žádost o předčasný starobní důchod. Takže po 44 letech tvrdé práce a odvádění důchodového pojištění po dobu, která je ještě o 9 let delší než doba odvádění tohoto pojištění pro vznik nároku na standardní řádný starobní důchod, obdrží tento občan výrazně krácený důchod, který mu navíc nebude po tři roky valorizován. No řekněte, je to normální, je to etické, je to morální? Není, a to už na první pohled. Modelujme si ty situace dál. K tomu, že ti občané, kteří zvažují odchod do předčasného důchodu, o něj požádají okamžitě, aby jim byl přiznán co nejdříve, ještě letos, za mnohem výhodnějších podmínek než jsou ty, které vláda v novele, kterou tu nyní projednáváme, navrhuje.

Finanční a daňoví poradci i právníci toto ostatně ve velkém a veřejně radí svým klientům. Stačí, když otevřete noviny a časopisy a máte tam poradnu, právní poradny. Doporučují například podat během letních prázdnin formulář uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění a zaškrtnout v něm zájem o předčasný starobní důchod. Poté začne běžet půlroční lhůta, během které lze již sepsat standardní žádost o předčasný starobní důchod a nechat si tento důchod přiznat i zpětně. V minulém roce doporučovalo požádat o předčasný důchod, protože to bylo výhodnější než důchod řádný, samo Ministerstvo práce a sociálních věcí a samo tak způsobilo zahlcení poboček vlastní Správy sociálního zabezpečení. Teď tato doporučení dávají privátní osoby, efekt bude stejný.

Jestli začnou platit dnes projednávané legislativní změny, bude jeho předčasný důchod činit 13 050 korun.